Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy a aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednání těchto vládních návrhů zákonů na schůzi petičního výboru což jsem učinil. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane zpravodaji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Jiřího Běhounka, aby nás seznámil s projednáním tohoto návrhu ve zdravotním výboru. Pan poslanec zde není, tak žádám některého jiného z členů výboru pro zdravotnictví, aby tak učinil. Mezitím požádám zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Jiřího Bláhu, aby nás seznámil se stanoviskem hospodářského výboru. Máte slovo. GDPR určitě na začátku to bylo pro nás všechny obrovsky složité a já jsem rád, že jsme to téma otevřeli, že jsme se o to všichni mohli začít více zajímat a posunuli jsme to v té rovině.

Já jsem se s tím osobně zabýval několik měsíců. Došli jsme k tomu, že pokud se nezmění výklad a Úřad pro ochranu osobních údajů k tomu bude přistupovat tak, jak slíbil, že bude přistupovat, tak vlastně GDPR není zátěží pro běžné podnikatele, ale jenom pro ty, kteří s daty obchodují a data prodávají. Podařilo se mi vypracovat jednoduchý manuál pro podnikatele a tímto bych vás chtěl poprosit, abyste ten manuál šířili mezi podnikatele, aby nedocházelo nadále k dezinformacím.

Ostatní věci se můžete dočíst na stránkách, kde byl sněmovní tisk nebo usnesení zveřejněno, a není víc, co k tomu dodat. Děkuji za spolupráci nad tímto tématem. Děkuji. S projednáním ve výboru pro zdravotnictví nás seznámí paní poslankyně Aulická Jírovcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Děkuji, paní poslankyně. Dále se návrhem zabýval volební výbor.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Pak bych možná řekl jednu dvě věty.

Toto projednal velmi podrobně volební výbor a jednomyslně schválil. Já jsem dostal úkol to tady načíst. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Ještě stihneme i to, aby nás s projednáním ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj seznámil zpravodaj, pan poslanec Martin Kupka. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal několik pozměňovacích návrhů, které směřují k tomu, aby se opravdu podařilo zjednodušit přijímanou normu, prováděcí předpis k nařízení obecné povahy. Zaměřili jsme se samozřejmě především na to, jakým způsobem zjednodušit život veřejné správě, a to nejen obcím a městům, ale také všem příspěvkovým organizacím.

Přijali jsme také bod, který přesahuje jenom rámec veřejné správy, a to rozšířený potvrzený princip oportunity.

To je bod, který samozřejmě bude dopadat nejen na instituce, ale na všechny, kterých se nařízení týká, včetně podnikatelů.

Děkuji moc za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. Vyslechli jsme zpravodajské zprávy ze všech výborů, které se z přikázání Poslanecké sněmovny zabývaly tímto vládním návrhem zákona.